Děkuji za slovo.

Pokud by se vám to povedlo, aby opravdu záchranné služby v naší republice nebyly čtrnáctkrát jinak, ale byly státní, ušetříte obrovské peníze a nespokojenost lidí napříč republikou.

A vracíme se do obecné rozpravy, do které je přihlášen pan poslanec Nacher.

My se určitě budeme ptát na konkrétní věci na bezpečnostním výboru, kde předpokládáme, že bude spousta těch věcí více rozklíčovaných, protože jak jsme dostali informaci, ještě některé kapitolní sešity, které se právě třeba dotýkají Ministerstva vnitra, teprve nám budou doručeny.

A pořád to tady opakuji, všichni víme, kolik máme policistů a hasičů, tak když si to vydělím tou částkou, na jednoho policistu a hasiče mi to vychází 2 600 korun.

Kde jsou?

To znamená, že Digitální informační agentura má mít 315 lidí? Myslel tím to, že dodneška zaměstnanci na Ministerstvu vnitra, kteří mají do této Digitální informační agentury přejít, do dnešní chvíle nic neví?

Tak já se ptám, že když tady tedy vystupujeme, že budeme dávat finanční prostředky a že to je strašně důležité ano, Správa základních registrů je jedna z nejdůležitějších technologií v rámci veřejné správy, a my to předáme a vytvoříme si agenturu? Může mi to někdo vysvětlit? A mohu se zeptat, máme jistotu, že ti lidé přejdou do Digitální informační agentury? My máme tolik IT specialistů?

Pokud bude Digitální informační agentura, kdo ji bude zastupovat, kdo ji bude zastupovat i v rámci vlády a v rámci všech věcí? A já vždycky říkám a zastávám názor, že všechny ty věci je vždycky nejlepší, když jsou na ministerstvech. Jako když jsem řídila kraj ne aby se něco dávalo do nějakých organizací, protože nejlepší kontrola, nejlepší dohled je, když je to pod tím krajem anebo pod tím ministerstvem. O tom jsem stoprocentně přesvědčená.